Děkuji za slovo.

Tento dokument obsahuje cíle a opatření z mnoha oblastí podpory a péče o seniory a z oblasti přípravy na stárnutí populace.

A tady je důležité si říci, že v době epidemie covid19 docházelo ke značnému omezení a rušení mnoha aktivit pro seniory, což bohužel u mnoha z nich vedlo k prohloubení jejich sociální izolace. Z usnesení vlády při projednávání strategického rámce zároveň vyplynul úkol pro MPSV, a to zpracovat akční plán k tomuto dokumentu, který bude obsahovat již konkrétní úkoly, konkrétní gestory a konkrétní časové harmonogramy. Proto se, pane ministře, ptám, v jaké fázi je příprava zmíněného akčního plánu a zda a jakým způsobem budou v akčním plánu zohledněny zkušenosti z období pandemie covid19 v oblasti péče o seniory. Děkuji za odpověď. Paní poslankyně, děkuji.

Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, děkuji za tuto interpelaci.

To znamená mít kvalitní zázemí v jednotlivých typech služeb, které o ně pečují, které jim pomáhají.

Takže i do této oblasti musí směřovat naše aktivity, abychom té střední generaci se pokusili pomoci tak, aby například formou částečných úvazků, větší podpory pečujících osob, abychom dokázali vytvářet prostředí, které i touto formou pomáhá zlepšovat kvalitu péče o seniory, kvalitu jejich života.

Pane ministře, děkuji. Paní poslankyně, máte doplňující dotaz? Můžeme přejít tím pádem na dalšího vylosovaného v rámci interpelací a to je pan poslanec Marek Novák, který bude interpelovat pana ministra Petra Gazdíka, ministra školství. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, Zlínský kraj, za který jsme oba byli zvoleni do Poslanecké sněmovny, má jedinou veřejnou vysokou školu, Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně.

Vysoké školy obvykle pro uchazeče o studium stanoví v přijímacím řízení možnost účastnit se přijímací zkoušky nebo její části v náhradním termínu. To je běžné, ani uchazečům o studium se nevyhýbá nemoc. Takový náhradní termín dává smysl zejména v mimořádných okolnostech pandemie, kdy jeden neví, zda nebude druhý den nebo z hodiny na hodinu v izolaci nebo karanténě. I v takové situaci však jedna z fakult naší univerzity náhradní termín uchazečům neumožňuje. Vždyť kdo jiný než právě veřejná vysoká škola by měl dbát právních předpisů a přijímací řízení vést transparentně a s rovnými podmínkami pro všechny uchazeče? Není tedy možné uchazeče, který se ocitl v karanténě, odmítnout a neumožnit mu náhradní termín. Ptám se, pane ministře, zda nemáte o podobných praktikách zprávy i odjinud a zda se tedy nejedná o širší, obecnější jev na našich veřejných vysokých školách, které financujeme z veřejných prostředků. Školství patří do vaší odpovědnosti, a proto vás vyzývám, aby vašemu resortu podřízené instituce v této věci neprodleně jednaly. Budeteli chtít detailnější informace, rád vám je předám. Pane poslanče, děkuji. Konstatuji, že pan ministr Gazdík je řádně omluven.

Dívám se, pan poslanec Nacher zde není, takže můžeme přistoupit k dalšímu, což je pan poslanec Kamal Farhan, který by měl interpelovat pana ministra financí Zbyňka Stanjuru.